Děkuji. Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a budeme pokračovat s řádně přihlášenými. A než dám slovo paní poslankyni Věře Adámkové, přečtu omluvy.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji velmi za slovo, paní předsedající.

Ani obava těch nemocnic. To se zdá, že to nebude problém.

A to víme jistě.

Ale víme také, jaký je celý ten demografický strom naší společnosti, to znamená, že samozřejmě lidí, za které platí stát, je nemalá armáda. A samozřejmě ještě je tu jedna věc, kterou bych chtěla říct, že zdravotně pojistné plány pojišťoven, přátelé, jsou ale postavené na plánované peníze za i státní pojištěnce.

A proto se tím musíme zabývat a nemůžeme říct, že s tímto souhlasíme, protože tam by opravdu mohlo dojít k významnému snížení zdravotní péče pro naše občany, zejména proto, a říkala jsem to tu také, a myslím si, že jsme jako republika udělali dobře, že jsme nabídli poměrně velmi dobré podmínky pro válečné běžence z Ukrajiny, aby měli jistotu, že o ně bude postaráno.

Nemůžeme potom říkat: promiňte, my jsme zapomněli a špatně jsme to spočítali. To by nebylo dobře.

Čili tady bych poprosila i ministerstvo, když tu pan ministr není, ale jistě mu to sdělíme jindy, abychom dostali určitě informace i o tom, jak je zabezpečena predikce pro potřeby tohoto preventivního očkování.